Děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji.

Děkuji. V rozpravě nyní vystoupí pan poslanec Václav Klaus, připraví se paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, máte slovo.

Myslím, že doba, co přichází, bude těžká. Jedna z nich je mezigenerační solidarita.

Čili to je tato věc. Je to z hlediska rozvratu státního rozpočtu jedno a důchodci jsou skupina, která si za svou celoživotní práci ty peníze zaslouží více než jiní.

Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji. Jistě, ten § 39 odst. 4 zákona o důchodovém pojištění tam zmíněn je, nicméně já jsem poukazoval na to, že Česká správa sociálního zabezpečení ani jiná instituce prostě ta data nemá k dispozici, tak aby takováto změna mohla být provedena automatizovaně. To znamená, že my bychom zde něco schválili, někde v systému do počítače by se zadaly tyto parametry, a tím pádem by se okamžitě změnily důchody těm statisícům lidí. Takhle by to prostě nebylo možné, protože ta data Česká správa v této podobě nemá. Čili kdybychom to takto schválili, tak by musel v podstatě každý jeden člověk z těch statisíců seniorů požádat Českou správu, doložit minimálně nějaké čestné prohlášení, možná prostě nějaké další listiny, a nějaký člověk by to tam musel vyhodnotit, pracovník České správy, a zadat individuálně do systému.

Takže to je to, na co já jsem poukazoval. Děkuji. Paní poslankyně Věra Kovářová a připraví se pan poslanec Tomáš Martínek. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, ráda bych vám představila náš pozměňovací návrh, který se snaží řešit tíživou situaci samoživitelů a samoživitelek. Právě na rodiče, kteří jsou bez svých partnerů a starají se o nezaopatřené děti, dopadla koronavirová krize samozřejmě nejvýraznějším způsobem. Mnoho z nich přišlo o práci a samozřejmě jejich finanční situace se stala ještě tíživější, nebo řada z nich se i zadlužila. Podobně tomu tak je i u mladých rodin s dětmi. Podle některých průzkumů přišlo už na jaře 20 % těchto lidí o práci, myslím tedy samoživitelů a samoživitelek, v důsledku krize, třetině z nich klesl příjem pod 10 tisíc korun a podle tohoto průzkumu se polovina z nich zadlužila. Čili napoprvé se to ještě dalo možná zvládnout, v současné době už opravdu nemají kam sáhnout.

Naším pozměňovacím návrhem chceme zabránit (?) zmírnění jejich finančních potíží a toho, aby se dostávali do dluhových pastí.

A přitom právě na ně by vláda měla myslet v první řadě, protože jak data ukazují, právě tyto skupiny se dostaly během krize do potíží, které ohrožují jejich jistoty.

Jednorázová podpora by mohla částečně samoživitelům a samoživitelkám pomoci, ale není to samozřejmě řešení, ale je to jakýsi signál, že jsme na ně nezapomněli.

Samozřejmě nezpochybňujeme to, že řada důchodců je ve velmi tíživé situaci.